A samozřejmě by Česká pošta mohla pracovat i jako státní telekomunikační firma, která by opět občanům nabízela telekomunikační služby za nízké ceny a zisk by přitom nešel do zahraničí, ale do státní kapsy. Zisk dvojí, protože laciné služby, které lidem sníží náklady, jsou de facto jejich příjmem, o který by se snížily výdaje na sociální služby. Je to jen neochota, ale také duševní neschopnost vlád něco systémového udělat.

Je to pravicové? Levicové?

Dal dané instituci statek, pole, lesy, a tím zajistil samofinancování této instituce po další staletí. Tohle je přece cesta nejen k důchodové reformě.

Takže závěrem bych chtěl zdůraznit, že odmítáme rušení poboček České pošty i propouštění jejich provozních zaměstnanců a odmítáme, aby na neschopnost Fialovy vlády a ministra Rakušana dopláceli poctiví zaměstnanci Pošty i klienti.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, víte, že hnutí ANO mnohokrát avizovalo, respektive předkládalo, že chce, aby se tady o situaci v České poště mluvilo. Upozorňovalo na ten stav, ale koaliční poslanci nikdy daný bod nezařadili. Je to i podle mého názoru spojené s tím, že se hnutí ANO podařilo svolat mimořádný bezpečnostní výbor, který se také situací v České poště zabýval a zároveň přijal usnesení, které podpořili i vládní poslanci, a já jim za to děkuju.

Myslím si, že je absolutně nezodpovědné přijít někdy v únoru na tiskovou konferenci, těsně před svoláním mimořádné schůze k České poště, a tam oznámit, že České poště hrozí insolvence.